Tato vláda vznikne díky podpoře komunistů a hlasů komunistů.

Tato vláda bude do budoucna řešit dvě zásadní otázky.

A za druhé svobodu veřejnoprávních médií.

Za lidovce mohu konstatovat, že uděláme vše pro to, aby média v České republice, a zvlášť ta veřejnoprávní, zůstala svobodná. Je dobré si uvědomit, že v Poslanecké sněmovně vzniká síla, která ve spolupráci s SPD, byť dnešní rétorika SPD tomu nenapovídá, ale nenechte se klamat, to spojenectví stále existuje, vzniká síla, která má v Poslanecké sněmovně ústavní většinu, a vzniká zde možnost měnit klíčové ústavní zákony. O to důležitější se v současné době ukazuje důležitost Senátu a jeho aktivní role při ochraně demokracie.

Také je dobré si uvědomit, že tato vláda už dopředu avizuje, že nebude respektovat právní řád České republiky. Týká se to zdanění církevních náhrad za nevydaný majetek. Primárně to míří proti katolické církvi a všem se to líbí. Ale je dobré si uvědomit, že stejně tak to útočí např. na majetek židovské obce.

Je potřeba si uvědomit, že tato vláda bude vystavena těžkým otázkám, na které bude patrně těžko hledat odpovědi, například kdo jsou naši partneři. Není možné se na jedné straně tvářit jako přítel Izraele a současně podporovat jaderný program Íránu. Není možné hrát tuto hru, protože jediný výsledek chování této vlády bude, že tímto chováním nové přátele nezískáme a staré ztratíme. A zcela zvláštní roli v tomto příběhu hraje sociální demokracie. Vyjednávání o této vládě a vstup do ní pro sociální demokracii byly a jsou nedůstojné. V průběhu jednání rezignovala na všechny klíčové body, které chtěla prosadit, a v porovnání s nimi je otázka nějakého prosazení programu zcela zanedbatelná.

Já si jenom říkám, jestli takto se k sobě chovají partneři. Jestli toto je projev vzájemného respektu začínající koalice. Osobně to vnímám jako rezignaci sociální demokracie na vlastní hrdost a budoucnost. Pragmatické, které se děje teď, a hodnotové, které jste odmítli. Vedení hnutí ANO dává jasně najevo, že půjde do koalice třeba s peklem, jen ať má trestně stíhaného premiéra. Naše země se díky tomu pro naše okolí a partnery stává nečitelnou a tato vláda, získáli důvěru, tento stav ještě prohloubí. To, co jsme od revoluce budovali, mělo mnoho chyb, ale mohu říct, že budu vždycky prosazovat parlamentní demokracii se všemi slabostmi, které v sobě má. Naopak, pojďme podstupovat ten složitý a náročný proces hledání pravdy, smysluplných řešení, včetně složitých diskusí, které to mnohdy provází. Skutečně nechci být obklopen jednou a jedinou pravdou, která mi bude servírována. To už jsem zažil a děkuju, znovu nechci. Z výše uvedených důvodů nemohu tuto vládu podpořit, protože nepřináší stabilitu a důvěryhodnost, a to jak doma, tak směrem k našim zahraničním partnerům. Tato vláda bude potřebovat hlasy komunistů a já osobně mám silné obavy o další vývoj naší svobody a demokracie a další směřování naší země. Česká republika si zaslouží lepší vládu než tu, která před nás dnes předstupuje, protože máme na víc než na vládu ostudy. S přednostním právem vystoupí pan předseda Kováčik, po něm v rozpravě pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pro klub KSČM bylo nesmírně těžké rozhodnout a rozhodovat se, jak v této složité situaci, která jej potkala po převratu, po převratové historii poprvé, se zachovat tak, aby se komunističtí poslanci a poslankyně, ale také zastupitelé, krajští, obecní, městští, ale také funkcionáři strany, ale také příznivci komunistické strany mohli podívat lidem do očí. Tam se hlásí. Nikoliv panem kolegou Babišem, tím nám to vyčítáno není.

Teď myslím k propasti.